A já jenom upozorňuji ještě jednou, naposledy na tomto místě, že to je prostě nebezpečný precedens.

A jak tady říkal pan poslanec Nacher, tak je až ad absurdum, kde je tedy ta hranice vaše. Kdy to bude? Za pět měsíců, za rok, za dva roky? To řekl velmi hezky. Odpověď jsem neslyšela. Předpokládám, že ji ještě možná i uslyším.

Děkuji, paní poslankyně. Další přihlášenou je paní poslankyně Fischerová. A já mezitím přečtu omluvy.

A paní poslankyně, máte slovo. Dobrý večer, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Nemáme dostatečné informace o tom, jak se vláda po tuto dobu vypořádá s problémy v oblasti školství a péče o děti. Řada z nich se ukazuje až postupně a je důležité, aby vláda pravidelně přistupovala před Sněmovnu a tyto otázky s námi diskutovala. Potíže vnímám aktuálně například v oblasti umisťování dětí do školek. Částečně na to už poukázala i paní předsedkyně Schillerová. Velká část českých rodin má už teď problémy najít pro svoje děti místo ve školkách a z mého pohledu pořád není dostatečně jasné, jak budou vznikat místa pro děti z Ukrajiny.

Dalším problémem, který je ve skutečnosti se školstvím potřeba řešit, je ochrana zdraví ukrajinských a českých dětí.

U dětí, které už ale chodí na základní školy, nemáme efektivní nástroj, jak zjistit, zda jsou tyto děti očkované. Toto jsou všechno problémy, na které se musíme připravit. Je potřeba zajistit důstojné podmínky pro výchovu a vzdělávání ukrajinských dětí, ale nemůže to být na úkor dostupnosti těchto služeb českým dětem.

Měli bychom tak příležitost analyzovat a reagovat tak i na nové problémy, které možná ještě vzniknou a bude je nutné řešit. Děkuji za pozornost. Děkuji, paní poslankyně.

Opět upozorňuji, že může mít pouze dvě vystoupení, toto je tedy to druhé. Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, páni ministři, kolegyně, kolegové.

Má tři body. První bod.

Druhý bod.

A třetí bod. Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky o předkládání seznamu všech veřejných zakázek, kde vláda využije nouzový stav k možnosti nákupu bez výběrových řízení. Děkuji, pane poslanče. Pan zpravodaj rovněž ne. Pane poslanče, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, děkuji mnohokrát za slovo. Já podruhé a naposled v dnešní rozpravě.

Byl tady dotaz na mě, jak si představuji při tom svém výkladu, kdy v té opravdu větě druhé nevidím explicitně přesně vymezenou číslovkou nebo datem vymezenou lhůtu, jak si představuji kontrolu Parlamentu. Jedno pravidlo vyplývající z článku 5 odst. 4 a z článku 6 odst. 3 je možnost Poslanecké sněmovny a to nemá nic společného s většinou v Poslanecké sněmovně, to je právní krok má právo nouzový stav Poslanecká sněmovna kdykoliv zrušit. A ta druhá, řekněme pořádková pojistka, je samozřejmě informační povinnost vlády vůči Poslanecké sněmovně o vyhlášení nouzového stavu.

Nevidím.

A dovolím si dvě krátké citace. Ustanovení o časovém vymezení odst. 2 se jeví jako nesporná a nekomplikovaná. Jedna citace.